Takže teď to udělali.

Co nám dají za to, že my jsme to udělali? Ale co jsme dostali? Nedostali jsme nic.

Kolik jsme tam dodali zbraní, taky nevíme. Takže ti uprchlíci teď, to je dohoda, která vlastně nemá žádné omezení.

Takže povinná solidarita.

Co to je? Ne?

Takže není to pravda, není to pravda!

To je nepřijatelné, hnutí ANO je zásadně proti a protestujeme, je to absolutní neschopnost. Je to nenormální, je to nenormální!